Rozhodně ale nechceme jít cestou, která by vyčerpávala veřejné rozpočty, podobně jako k tomu došlo s rychlým nástupem využití solárních zdrojů v České republice. To znamená, pokud jde o veřejnou podporu jednotlivých obnovitelných zdrojů, tak je vláda připravena postupovat velmi opatrně a naším cílem je vytvářet tržní podmínky a naším cílem není vytvářet tržní deformace, ke kterým bohužel dochází v celé Evropě právě v důsledku toho, že nástup obnovitelných zdrojů je velmi často spojován s velkou veřejnou podporou. Tím se dostávám k tomu dalšímu tématu. My jsme také schválili strategii využití jaderné energetiky v České republice. Vláda rozhodla o tom, že zajistí budoucnost pro obě naše jaderné elektrárny, jak pro Dukovany, tak pro Temelín.

Takže to jsou další strategická rozhodnutí, která vláda učinila, a předpokládám, že i na evropské úrovni budeme postupovat tak, abychom zajistili, že i když vznikne energetická unie, tak jednotlivé země budou mít svobodu energetického mixu a budou se moci do budoucna rozhodovat o tom, jaká bude skladba jejich energetických zdrojů v závislosti na jejich přírodních podmínkách, v závislosti na situaci jejich průmyslu, v závislosti na tradicích, které v těchto jednotlivých zemích existují. Takže tolik jenom velmi stručně.

Tady se jedná zejména o diverzifikaci zdrojů plynu, diverzifikaci zdrojů ropy a jedná se také o diverzifikaci tras, kterými se do České republiky plyn a ropa mohou dostávat. A i tady se snažíme v rámci Evropské unie postupovat tak, aby do budoucna pro celý region střední Evropy byla zajištěna dostatečná energetická bezpečnost. Já vám děkuji, pane premiére. Pan poslanec Klučka položí ještě doplňující otázku.

Ale prominete mi jistě jednu otázku, které se nemohu vyhnout.

Já vám děkuji, pane poslanče.

Ministerstvo průmyslu zpracovalo čtyři varianty, které byly následně doplněny příslušnými studiemi, které se týkají rozvoje celého regionu. Je evidentní, že ty varianty, které by počítaly s neprolomením limitů, mohou mít negativní vliv na zaměstnanost v Ústeckém kraji. Je také evidentní, že pokud by nedošlo k prolomení limitů ani na Dole Bílina, ani na Dole ČSA, tak by to mělo negativní vliv na dostatek uhlí zejména pro naše teplárny v České republice. Čili pro to, abychom zajistili dostupnost hnědého uhlí a elementární energetickou bezpečnost, tak podle mého názoru bude potřeba prolomit limity na Dole Bílina. Tam já osobně nejsem stoupencem tohoto rozhodnutí, protože tam vidím velmi výrazné náklady, které by se týkaly přesunu části vesnic nebo měst, které leží v trase té budoucí těžby. Ale je to poměrně komplikovaná diskuse a předpokládám, že bychom ji měli ukončit během letošního podzimu. Já vám děkuji, pane premiére. Přečtu další omluvenku.

Nyní tedy další v pořadí se svou interpelací na pana premiéra a to je pan poslanec Jan Zahradník, připraví se paní poslankyně Jana Hnyková. Máte slovo. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážený pane premiére, dovoluji si obrátit se na vás s následující interpelací.